Dotýkáme se tam velice citlivé oblasti tiskové svobody, svobody informací, ochrany osobních údajů, dokazování v civilním a trestním řízení, dotýkáme se tam také základních lidských práv a osobnostních práv.

Zprávu máte před sebou, návrhy řešení také a já bych navrhl, jestli bychom mohli postoupit do fáze hlasování, přijmout tuto zprávu nebo ji nepřijmout, protože ta hlavní část stejně bude až na poslancích, kteří se v těchto prostorách sejdou po říjnových volbách.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Pletichovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pan navrhovatel. Prosím, pane předsedo. Já zareaguji na pana poslance Gabala. To za prvé. A za druhé může být pan kolega Gabal úplně klidný.

Jenom zdůrazňuji, že ta zpráva se bere na vědomí, nikoli že by se schvalovala. My jsme samozřejmě spíše řešili ty jiné kauzy, které jsou tam popsány, ale zase pro korektnost dodávám, že pokud kterýkoli člen komise navrhl, že se chtěl zabývat konkrétní kauzou, tak jsme mu vyhověli, my jsme v tom nebránili. Děkuji panu poslanci Plíškovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Neeviduji žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat. Až o závěrečné zprávě komise. Přistoupíme tedy k rozpravě podobné. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.